Děkuji za slovo.

Já jsem tady v několika kapitolách, a myslím si, že velmi ilustrativně, demonstroval naprostou neprofesionalitu práce ministra financí jak ve zpracování materiálu, tak v argumentaci, tak v jeho prezentaci.

Ale měl byste skutečně začít pracovat. Pan poslanec Kalousek. Dál do rozpravy nikoho nevidím, takže rozpravu končím.

Není tomu tak.

Tento návrh byl přijat. Ptám se pro jistotu, jestli někdo nechce navrhnout přikázání jinému výboru. Není tomu tak. Končím jednání bodu číslo 14.